Na včerejší den byl pevně zařazen bod číslo 30, sněmovní tisk 144, který díky průběhu včerejší schůze a včerejšího dne vypadl z programu jednání, a proto navrhuji jeho pevné zařazení na dnešek po ústních interpelacích, a to ve dvou variantách vzhledem k tomu, co tady před chvílí přednesl předseda poslaneckého klubu ČSSD pan Sklenák: buď jako první bod po interpelacích, protože vypadl ze včerejšího pevně zařazeného bodu programu, a pokud by toto neprošlo, jako první bod po tom, co navrhl pan předseda Sklenák. Ano, dobře. Čili by byl buď jako první, anebo jako pátý, ano. Nikdo se nehlásí, budeme tedy rozhodovat o jednotlivých návrzích, které tady omlouvám se, pardon. Prosím, pane kolego, máte slovo.

Děkuji za pochopení. Ale jsem tolerance sama, protože v tuto chvíli máme jednat buď o odpovědi na písemné interpelace, se kterými nebyli spokojeni poslanci, nebo o programu schůze. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Klučka.

Myslím si, že kolega Pavera to nemyslel v této chvíli vážně. A pokud jde o místopředsedu pana Gazdíka v této chvíli 96 poslanců, takže ne dvě stě, tady čeká na pana premiéra. Děkuji. Těžko vám mohu sebrat slovo, ale opravdu vystupujte k tomu, k čemu se v tuto chvíli diskutuje.

Takže nic proti kolegům.

A pan poslanec Klučka má pravdu, že tady bude méně poslanců než 98. Protože ty písemné interpelace jsou na premiéra. Já vím, že je na otevření Světa techniky, já mám také pozvánku. A jsem tady. Takže nám to nevyčítejte, nebo těm, kteří jsou zklamaní a nebudou tady promlouvat a debatovat bez premiéra, když jsou to věci, které se ho týkají.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pane předsedající, paní a pánové, přeji krásný dobrý den.

Ostatní tady taky nejsou. A já se ptám, jestli všichni mají ten důvod, že jsou nemocní. Protože pracovní důvody, o kterých slýcháme jediné pracovní důvody, pod kterými se dá omluvit nepřítomnost v tomto sále v tomto čase, jsou, že Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím vyšle tyto své členy na zahraniční cestu nebo na jinou aktivitu, která je přímo ve spojení s poslaneckým mandátem nebo výkonem funkcí spojeným s poslaneckým mandátem. Všechno ostatní jsou důvody osobní. Anebo možná že běží kampaň, tak se tu rozdává nějaké pečivo, tam se rozdávají nějaké materiály. Kde jsou ostatní předsedové? Já jsem jenom konstatoval omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny, a dál je komentovat nebudu, abych neporušoval jednací řád. Budeme tedy rozhodovat o návrzích, které tady byly přečteny.

Jde o druhé čtení návrhu zákona.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan kolega Gazdík navrhl, abychom jako druhý bod, nebo první bod, když neprojde ten bod pana kolegy Šidla, zařadili bod denní program premiéra na dnešní den, který bychom tedy zítra ráno projednávali. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které přednesl pan poslanec Sklenák a pan poslanec Fiedler, a to je, abychom dnes v 11 hodin zařadili harmonogram státního rozpočtu.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Návrh pana poslance Sklenáka. Kdo je proti? Děkuji vám.